Za druhé spirála mlčení. Spočívá v tom: kdo nejde s námi, jde proti nám. V některých kolektivech, kde převládá progresivistický světonázor, tak jedinec, který si dovolí mít jiný názor, je vyloučen z kolektivu, v podstatě dojde k jeho profesnímu či společenskému znemožnění, takže každý, kdo si chce zachovat své zaměstnání a své postavení či společenský status, tak raději mlčí, i když si náhodou myslí něco jiného než všichni ostatní.

Nepochybuji o tom, že důvodem určité části z nich je právě účinné použití výše uvedené metody.

Podstatné je, že podávaná informace má zajímavý příběh, a tím pádem se publiku líbí a tolik nezáleží na tom, nakolik nepravdivě a manipulativně popisuje realitu.

Reálně to znamená v diskusích, že se jedná o odvedení pozornosti od merita věcí k nesouvisejícímu tématu.

Za páté metoda, kterou jsem nazval sám.

Sám se přiznám, že jsem s tímto měl osobní zkušenost při předvolebních debatách jako nezkušený debatník v těchto televizních debatách.

Popisuje schéma, jak se původně nepřijatelný společenský názor postupnými kroky legalizuje a posléze se ukotví v zákonech. Celý systém Overtonových oken vyžaduje součinnost mnoha součástí našeho společenského života a musí fungovat jako dobře namazaný stroj. Média jsou ale jeho jednou z nejdůležitějších součástí, jelikož jsou nezbytná pro otevření každého ze šesti oken.

Média hlavního proudu vezmou problematiku na vědomí a informují o tom, že se k problematice hlásí radikálové. Okno přijatelné. Nyní nastupuje široká vědecká obec, která problematiku vědecky prostuduje a prohlásí za vědecky ověřenou, a tedy přijatelnou, například: šneci si mění pohlaví dle potřeby. Dále následují na mediální scénu místo radikálů nadšenci, aktivisté z nevládních neziskových organizací a nakonec novináři hlavního proudu. Vědecká, a tím pádem na tomto základě novinářská komunita uznává prospěšnost dané problematiky pro celou společnost. Kritici jsou označeni za společenské škůdce či jiný typ zavrženíhodné osoby. Za páté okno populární.

Vážení kolegové, nepřipadá vám výše uvedený popis tvorby veřejného mínění poněkud povědomý? Včetně jiných, výše popsaných metod mediální manipulace?

V Senátu České republiky jsou tyto síly v současné době pouze marginální. Nelze pochybovat o tom, že salámovou metodou s plnou podporou Evropské unie bude pokračovat snaha o totální ovládnutí mediálního prostoru jedinou správnou progresivistickou pravdou a ideologií nejenom v oblasti televizního a rozhlasového vysílání, ale i v oblasti digitálních médií, a to prostřednictvím boje proti dezinformacím, falešným zprávám a nenávistným projevům. Všechny výše uvedené skutečnosti jsou důvodem, proč zákon v žádném případě nemohu podpořit. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Přečtu omluvu. Jako další je přihlášena do rozpravy paní poslankyně Vladimíra Lesenská. Dvakrát deset minut.